Vážené poslankyně, vážení poslanci, je to jedno z možných řešení, co tady pan poslanec představil, cestou teritoriality, ale my jsme k tomu nedali souhlasné stanovisko, mohu říct za Ministerstvo spravedlnosti, protože nám vadí, že by to způsobilo výrazné navýšení administrativní zátěže soudů, a to v důsledku povinností, které návrh soudům ukládá.